Právě tyto ústřední orgány vymezuje kompetenční zákon. A pokud tito funkcionáři těchto ústředních orgánů státní správy jsou volenými funkcemi a pokud tam jsou ty výjimky uvedeny u většiny správních úřadů, tak by bylo logické, aby se zákon nevztahoval i na tyto ostatní hlavy. Podle návrhu zákona přesně se to jmenuje náměstek člena vlády § 173. Požadujeme, aby bylo jasně stanoveno, jakou agendu budou tito političtí náměstci vykonávat. Například uvést, že náměstek člena vlády musí být vždy přítomen na jednání výborů, komisí v Parlamentu, tedy v Poslanecké sněmovně a v Senátu.